Vláda dělá všechno pro to, abychom ještě v mandátu naší vlády takovéto otevřené výběrové řízení zorganizovali, aby ho Ministerstvo dopravy mohlo vyhlásit. Takže cílem je nepřenášet to zase na další a další vlády, ale zajistit, že skutečně to výběrové řízení bude příští rok vyhlášeno, aby byl dostatek času ty tři roky, aby ta soutěž mohla proběhnout, doběhnout, aby se to mohlo celé předat, pokud bude vysoutěžen nový provozovatel, a skutečně na základě otevřené soutěže bylo dosaženo optimalizace nákladů, které jsou s tím mýtným systémem a jeho provozem spojeny. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu dalšího vylosovaného, to je paní poslankyně Váhalová, připraví se pan poslanec Soukup. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Jakým způsobem mohou být peníze využity? Děkuji, poprosím pana premiéra o odpověď.

Děkuji.

Jednoznačně podporujeme všechny snahy, které povedou k tomu, že v Aleppu bude buď uzavíráno, nebo prodlužováno příměří. Je tam dneska několik set tisíc civilistů, kteří se ocitli v pasti bojů, které tam probíhají mezi syrskou vládou a opozicí, a já pokládám za velmi důležité, a myslím si, že je dobré to zmínit i na vrub toho, že byl zvolen tedy nový americký prezident, že jedna z velkých výzev, která na něj podle mého názoru čeká, je řešení situace v Sýrii. Pokládám za klíčové, aby došlo k novým jednáním mezi Spojenými státy a Ruskem o tom, jak situaci v Sýrii definitivně vyřešit. Není to jenom problém těch lidí, kteří jsou dneska v těch ničených městech, kde prostě probíhají boje, jsou tam děti, jsou tam rodiny, jsou tam civilisté, kteří, bohužel, jsou v roli obětí tady těchto ozbrojených střetů, ale jde také o několik milionů Syřanů, kteří utekli ze Sýrie v minulých letech právě před válkou. A pokud máme vyřešit tento velký problém, primárně potřebujeme dohodu Spojených států a Ruska. Realistickou dohodu, která umožní za podpory Evropské unie, za podpory všech dalších aktérů v tomto regionu zajistit politické řešení konfliktu v Sýrii, zajistit uzavření míru a politickou dohodu mezi vládou a opozicí, se kterou lze takovouto dohodu uzavřít. Samozřejmě nelze se asi dohodnout s těmi prvky Islámského státu, které jsou přítomny na území Sýrie, ale myslím si, že je potřeba tady udělat všechno pro dohodu.

Do té doby musíme pomáhat. A to, že jsme se rozhodli vyčlenit zatím pět milionů korun já říkám zatím, protože samozřejmě je to jeden z těch prvních příspěvků, který poskytujeme. Určitě jsme připraveni i nadále. Ale vláda schválila využití pěti milionů korun z části, kterou jsme měli rezervovánu pro pomoc v Turecku, tak jsme se rozhodli těch pět milionů korun přesunout na pomoc příjemcům, tzn. syrským uprchlíkům z oblasti Aleppa, kteří jsou aktuálně na útěku z důvodu ozbrojených útoků v Aleppu. Ty peníze budou poskytnuty jako dar pro mezinárodní organizaci, která bude mít schopnost reálně tuto pomoc v tomto válečném regionu poskytnout. To je tedy naše rozhodnutí vlády, které bylo učiněno, vyčlenění těchto pěti milionů korun. Jenom chci říci, že jsme samozřejmě připraveni pomáhat i nadále, i v rámci programu MEDEVAC. Čili já jsem požádal ministra zdravotnictví a také ministra zahraničí, aby prozkoumali možnosti, které máme, a kapacity pro program MEDEVAC v příštím roce, a pokud bychom mohli použít tento program na třeba léčení zranění dětí z oblasti tohoto konfliktu v České republice, tak si myslím, že by to byla také vhodná forma humanitární pomoci, kterou můžeme poskytnout. Je to skutečně pro řadu lidí a v tom regionu je to humanitární katastrofa. A nevyřeší ji humanitární pomoc, i když je velmi potřebná, my ji budeme poskytovat, ale vyřeší ji politická jednání a dohoda. Prosím, máte slovo. Děkuji za odpověď, pane premiére.

Já tady bohužel teď nemám přesně informaci, která organizace bude naším partnerem při realizaci této konkrétní pomoci za pět milionů korun, čili tuto informaci bych asi potom paní poslankyni poskytl písemně, jakmile ji získám z Ministerstva zahraničí. Nicméně chtěl bych připomenout, že my už jsme v minulosti poskytovali humanitární pomoc přímo do Sýrie, využili jsme k tomu spolupráci s Českým červeným křížem, který má svého syrského partnera, tzn. využili jsme např. tuto organizaci pro to, abychom zprostředkovali přímo humanitární pomoc do Sýrie. Máme v Sýrii jako jediná ze zemí Evropské unie funkční ambasádu, tzn. i to pomáhá při zprostředkování nejenom humanitární pomoci z České republiky, ale také humanitární pomoci z dalších zemí Evropské unie. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Soukupa, aby přednesl svou interpelaci na pana premiéra, po něm se připraví pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

Nicméně jsou tady určité souvislosti, na které je třeba se zeptat.

Za prvé: Můžete něco říci o tom imigračním programu, kolik lidí jsme v jeho rámci přijali? A za druhé: Existují i podobné jiné programy? Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.

Podle agentury mělo jít o muže afghánského původu, ke znásilnění mělo dojít na infekčním oddělení.